Pokud se vláda domnívá, že je s tímto zákonem nějaký problém, nechť tedy navrhne jeho obecnou úpravu.

My chceme být ohleduplní, zodpovědní a chceme vládu, která bude usilovat o dlouhodobou udržitelnost svých veřejných financí. A z tohoto důvodu a těch dalších, které jsem uvedla, tento zákon nepodpoříme. Děkuji za přesné dodržení času.

Já nebudu dlouhý.

Bylo tady mnoho racionálních argumentů a myslím si, že v tom dopise i ve vystoupení paní předsedkyně, pokud jste pozorně poslouchali, což nevím, kolik z nás bylo, jasně zazněly argumenty, které vyvracely to, že by vláda letos nebo v příštím roce nemohla v rámci pravidel, která jsou platná dnes, efektivně realizovat pomoc na podporu oživení domácí ekonomiky, stabilizaci pracovních míst.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Mám tři poznámky, protože mám pocit, že tato debata se poněkud začíná odchylovat od původní materie, tedy od korekce příslušného zákona o dluhové odpovědnosti a smyslu té korekce, a míří někam, co bych nazval předvolební kampaní v roce 2021.

Na druhou stranu je jaksi fakt, že pokud bychom měli vycházet z české verze zákona o rozpočtové odpovědnosti, tak to meritum se posouvá nikoliv do ekonomicky strategické roviny, ale do roviny pragmaticky právnické.

Jedno stanovisko je exekutivního orgánu, tedy Ministerstva financí, to je nadáno odpovědností. A proti tomu stojí stanovisko Národní rozpočtové rady, které je vybaveno též právním názorem, byl nám rozeslán, a které tvrdí něco jiného.

Já si myslím, že bychom se měli skutečně soustředit na to hlavní. Můžeme se podívat i na evropskou zkušenost. Ale problém je, že český specifický zákon je trochu jiný, a jestliže Evropa, evropské státy, teď nemyslím evropská kompaktáta, která jsou obecně v Evropě zřejmě na nějakou dobu také nepoužitelná, ale konkrétní zákony v konkrétních evropských zemích sice takto korigovány nejsou, ale ony mají také jinou podobu.

Děkuji.